Ano, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, předložený návrh zákona znovu znamená nezbytný převod evropských nařízení do české legislativy, ale kromě toho přináší i celou řadu důležitých usnadnění a zlehčení podmínek pro české občany, a to zejména v oblasti zrušení povinnosti absolvování evidenční kontroly v případě, kdy má být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel. Jde o řádově desítky tisíc lidí, kterým v daném roce končí leasingová smlouva, a oni musejí doposud spěchat na příslušné úřady, aby provedli úkon, který je z hlediska bezpečnosti úplně zbytečný.

Stejně tak umožníme servisní jízdy vozidel vyřazených z provozu na základě povolení manipulačního provozu. Upravujeme také další podmínky v případě historických vozidel, a to včetně možnosti provádět technické prohlídky historických vozidel s konstrukční rychlostí do 40 kilometrů za hodinu mobilním způsobem, aby například traktory a další technika historického rázu zařazená mezi veterány nemusela mířit při svých reálných konstrukčních limitech na stanici technické kontroly. Zároveň, a to je také důležitá změna, prodlužujeme platnost evidenční kontroly z 30 dnů na jeden rok. Jeden z mála pozměňovacích návrhů, se kterými nesouhlasíme, a to zejména po upozornění a jednání s Ministerstvem životního prostředí, je vypuštění jedné z podmínek pro dovoz ojetých vozidel ze zahraničí, a to splnění emisní třídy Euro 3.

Nicméně i ono zjednodušení v tom, že bude potřeba jen jeden technický průkaz, že už se nebudeme muset trápit hledáním toho velkého dokumentu, který velká část lidí pak složitě dohledává ve svých dokumentech, je úleva.

Děkuju mnohokrát za pozornost i za podporu zmíněných pozměňovacích návrhů i zákona jako celku. Děkuji, pane ministře, a já tímto otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásila paní zpravodajka Zuzana Ožanová.

Vážený pane předsedající, vážení ministři, dámy a pánové, nebudu mluvit k tomuto tisku dlouze. Za prvé, zcela nestandardně chci skutečně poděkovat Ministerstvu dopravy za spolupráci na tomto tisku. Asi mi tento tisk byl souzen, protože již v minulém období pod číslem 1046 jsme došli před třetí čtení, akorát jsme se nedostali k hlasování, nicméně nyní tak už činíme. A opravdu Ministerstvo dopravy spolupracovalo velmi dobře na tomto tisku. Já bych se vyjádřila k několika věcem, které byly na výboru. Pan ministr uváděl evidenční kontrolu, že dojde k prodloužení z 30 dnů na jeden rok. Ovšem mně jako zpravodaji se více líbí původní návrh Ministerstva dopravy, a to jsou dva roky, a řeknu důvod.

Pokud to bude rok od té doby, co byli na technické, tak se jim to relativně podaří přepsat, ale když to bude delší dobu, tak jim to ztížíme. Je pravda, že už posun z 30 dnů na jeden rok bude výborný, ovšem na dva roky by byl ještě lepší, navíc v situaci, kdy se zaváděly evidenční kontroly, to bylo v době, kdy se nefotilo na stanicích evidenční kontroly, nebyla taková evidence vozidel projíždějících stanicemi technické kontroly, i krádeže vozidel a předělávání vozidel. Opravdu, tato statistika je někde jinde. Domnívám se, že by byly dostačující dva roky pro platnost evidenční kontroly. Jinak to bude jako pozměňovací návrh A2. Další věcí, ke které bych se chtěla vrátit... Já se úplně neslyším, pane předsedající.

Ještě jednou všechny prosím a děkuji. Máte slovo. Děkuji.

Myšlenka skvělá, samozřejmě budu ji muset podpořit hlasováním, protože nic jiného nejde, nicméně nám nebyl dán dostatečný prostor. To je místo dvou technických průkazů jeden. Výborná myšlenka.